Děkuji za dodržení času, nyní s přednostním právem je přihlášen pan ministr a poté pan místopředseda Skopeček. Pane ministře, prosím. Děkuji, paní předsedající.

A je otázka dohodovacího řízení, aby se nějak vybalancovala debata mezi tím, kolik chtějí poskytovatelé a kolik pojišťovna může nebo nemůže pustit. Na fondech rezerv je dostatek peněz, je dobře, že pojišťovny jsou v dobré kondici, tím pádem se dají navyšovat úhrady za zdravotní péči, v loňském roce to bylo o 8 %, bylo to 8% navýšení, což bylo poměrně velké navýšení. Navíc jsme dali peníze do jednodenní medicíny, do centrové péče, a tak bych mohl pokračovat. Řešili jsme další oblasti, ale to dělali moji předchůdci, také podle toho, jaké měly priority jednotlivé vlády. Samozřejmě obavy o to, že by se nějak debatovalo o změně valorizace úhrad za státní pojištěnce, prostřednictvím paní předsedající, tak já myslím, že paní poslankyně, vaším prostřednictvím, stejně jako já ví, že je to nesmysl. Je to něco, o co se snažily všechny vlády od revoluce, všichni ministři to měli různým způsobem ve svých programech, nám se to podařilo zásluhou této Poslanecké sněmovny schválit, zásluhou tohoto Senátu, pan prezident Zeman to podepsal a já jsem velmi rád, nebo tedy prošlo to schvalovacím procesem.

Podpořila to Rada poskytovatelů, to je něco, co si myslím, že všichni ve zdravotnictví pracující odborníci považuji za důležité, významné, a i já to proto považuji za důležité a významné.

Také děkuji a další je přihlášen pan místopředseda Skopeček. Já jenom v krátkosti. Asi jsem způsobil to prodloužení projednávání já, nicméně prostě nejsem schopen ve chvíli, kdy jsme tady před několika měsíci slyšeli dramatické strašení lidí, jak hrozí omezení zdravotní péče, jak hrozí dramatické zhoršení situace finanční zdravotních pojišťoven, tak abychom to přešli, jako že se nic nestalo, ve chvíli, kdy prostě máme data účetní, která jasně hovoří o tom, že to české pojišťovny zvládly, že mají dostatečné rezervy a že prostě k žádnému omezení zdravotní péče, jak nás strašily, a co nás, ale zejména občany České republiky strašili poslanci opozice, tak si myslím, že to zkrátka přejít možné není. K poznámce paní předsedkyně, že je potřeba být opatrný, s tím já souhlasím, zvlášť ve zdravotnictví, protože to je systém, kde jak díky demografickému trendu, tak díky rozvoji nových technologií nároky na finance budou dramaticky a dramaticky větší a je chyba, že už se v minulosti neudělaly motivační kroky k tomu, aby financování zdravotnictví bylo vzhledem k těmto trendům už v budoucnu vůbec zvládnutelné, a jestli se do toho nepustíme, tak nám hrozí, že se zdravotnictvím a jeho financováním v budoucích letech bude velký problém.

Celou řadu z nich znám, u celé řady využívám jejich zdravotní služby a často jsou na velmi vysoké úrovni, někdy dokonce vyšší než u těch státních.

Asi tomu tak není. Do podrobné rozpravy se taktéž nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím.

Počkáme, až se ustálí počet.

Kdo je proti?